Faktická poznámka má před vámi přednost. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Jen bych chtěl dodat vaším prostřednictvím panu kolegovi Stanjurovi, že o těch odborářích zaměstnavatelé mají přehled. Dokonce mají přehled, i kolik platí, protože oni prostřednictvím jejich účtárny v rámci daňového přiznání a správné daně činí v tom režimu možném, který jim umožňuje náš zákon o dani z příjmu fyzických osob, odpočet. Takže to jenom jako dodatek. Nic k tomu, co bylo jinak řečeno. Ještě dvě faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já jsem ho nepodpořil, protože se domnívám, že tak jak byl schválen, je tam řada úskalí a určitě se to projeví časem. Takže to mi připadá dost jako nekorektní od vás. Jinak jsem samozřejmě velice rád, že podporujete návrh pana předsedy Hamáčka, co se týká peněz, odvodů z loterií ve prospěch sportu prostřednictvím Ministerstva školství. Děkuji. Také faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Budu reagovat na oba dva předřečníky.

Stačí, když ze zákona o dani z příjmu vyjmeme odpočitatelnou položku, ta zbytečně zatěžuje ty firmy.

Protože někdo si může podávat přiznání sám, může to uplatnit jednou za rok, aniž by to zaměstnavatel věděl. Já jsem mluvil o zákonném zmocnění zaměstnavatelů vědět, kolik jeho zaměstnanců je členů odborů. Já bych to nepodpořil. Jenom říkám, že ta situace je obdobná.

A nyní faktická poznámka pana poslance Pojezného.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Krátce bych reagoval na pana kolegu Stanjuru, který říkal, že sport by měl přijít o nějakých 600 milionů korun. Myslím, že to vůbec tak není. Tady je rozdíl, kdo bude těch 600 milionů korun dávat do sportu, zda Český olympijský výbor a prapodivnými cestami se k základním článkům nikdo nic nedostane, anebo minimum financí.

A pokud to bude rozdělovat Ministerstvo školství, tak je to jenom dobře, protože si vytvoří systém, bude mít k tomu ten registr a bude vědět cíleně, kam tyto peníze posílá. Paní předsedající, děkuji za slovo.

Mým prostřednictvím poprosím.

Vaším prostřednictvím.

To je prostě normální záležitost. Pokud v něčem chcete...

No chová se zodpovědně. Prostě normální logický přístup.

Prosím, máte slovo. Urazil jste mě a řekl jste hloupost. Ale dobře. Skloňuje se Stanjura. Já se omlouvám, ale vadí mně to. Stát není žádná rodina. Vy jste v pravicovém hnutí, o kterém tvrdíte, tak tam jste omylem, nebo nejste pravicové hnutí. Jak můžete říkat, že stát je rodina? To je úplně něco neuvěřitelného! To si teda vyprošuju, aby stát dělal pořádek v našich rodinách, v našich spolcích, mezi sportovci a kde všude ještě jinde! Samozřejmě je špatně, že Ministerstvo financí má rozdělovat peníze na sport. Nemá to vůbec v gesci. Já jsem jasně říkal, že podpoříme návrh, aby ty peníze skončily na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, protože podle kompetenčního zákona je to taky ministerstvo sportu. Ale nemá to žádnou logiku.

Nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dost dobře nevěřím tomu, že vy, kteří tady říkáte, že chcete ten pořádek, nechápete ten rozdíl. Ten pořádek přece chceme všichni. Ale pořádek kromě jiného spočívá taky v tom, že spolky si vedou registraci svých členů samy. A pokud tady bude dotační mechanismus, který vychází do značné míry z počtu členů, kolik která organizace dostane, tak nechť má stát své kontrolní mechanismy přes registrační systémy jednotlivých svazů, nechť trestá, nechť pokutuje, nechť pro mě za mě někoho i zavře za dotační podvod, když to bude dotační podvod. Tím řešením ale přece není, že za ty sportovce stát povede ten registr sám. Kde to končí? To potom za nás stát povede naše domácí účetnictví, abychom se náhodou nepředlužovali? To je ten problém. Ten problém je přece v tom, že svobodu ať už jednotlivce, nebo spolku omezím jenom tehdy, jeli to nezbytně nutné.

To sem prostě nepatří. Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím k mikrofonu s přednostním právem paní ministryni, poté pan zpravodaj. Dovolte mi několik vysvětlení. Za prvé co se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Ploce, to ne že by měl u mě protekci na rozdíl od pana poslance Stanjury, ale reagovala jsem ve svém úvodním slově na proběhlou rozpravu v prvním čtení. A protože opakovaně byl diskutován rejstřík, tak jsem avizovala souhlas s tímto pozměňovacím návrhem, protože obsah tohoto pozměňovacího návrhu byl projednáván na podvýborech, výboru školském a také na Národní radě pro sport.